Osobně jsem si to zažil.

Nechtěla, aby další lidi okradli kurzem 16 korun za euro a byli úplně beznadějní v tom, že jim sice doporučí tak volejte policii, ale policie řekne to je v pořádku, sice tady je napsáno 0 % poplatek, je tady napsaný nějaký kurz, ale tady máte jiný kurz, za který jste to dostala, jsou z obliga, nebo ji odkážou na Českou národní banku, která to má řešit.

Že si užila krásnou Prahu, město a doporučí návštěvu každému dalšímu a že to je skvělé místo k tomu, aby tam utráceli své peníze a pomáhali Praze a ekonomice České republiky?

Ale když přijdeme s řešením, tak někdo, kdo měl čtyři roky na řešení, řekne: máte to blbě, počkejte měsíc, my to uděláme za vás... Nezlobte, ale není důvod čekat. Prosím, nehlasujme pro zamítnutí tohoto návrhu, pusťme ho do druhého čtení, my jsme připraveni k té debatě na tom, aby se vylepšil, ale zbytečně ztrácíme čas. Pokud sem přijde v prvním čtení vládní návrh někdy za měsíc, dva, tři, přicházíme o další měsíce, spíš minimálně půlrok, kdy tento zákon už může být schválen. Tento nosič tady v tuto chvíli je, jde do druhého čtení, ve kterém je možné dost zásadním způsobem na něm dál pracovat. A druhé a třetí čtení pak může být ještě do prázdnin a může, když se to podaří a shoda na tom bude, už letní turistickou sezónu tento zákon ovlivnit. A to myslím, že za to stojí. Děkuji kolegu Farskému. Máme dvě další faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Dolínek, poté pan poslanec Rais. Vážení kolegové, já vás chci požádat, aby skutečně tento návrh šel do dalšího čtení. Ten důvod je prostý. Prodlužuje se termín na přijímání pozměňovacích návrhů, přerušuje se ten bod na jednání výboru a neustále se to posouvá dále a dále. Návrhu, který tady říkala paní ministryně, si vážím, že byl předložen, nicméně opravdu bude mít osud tohoto zákona. Zde je velmi jednoduchý návrh, který může rychle pomoci každému. Je to přece v prvé řadě ochrana spotřebitele. Spotřebitele odkudkoli. A on sám jako předseda podvýboru pro spotřebitele by měl dát šanci každému návrhu, který zde zazní, který ochrání spotřebitele a může být rychle aplikován.

A vítám slova navrhovatelů, že v případě, že zde bude shoda na návrhu, že se ukáže, že návrh Ministerstva financí bude snadno projednatelný, potom si myslím, že tento návrh bude zbytný. Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce.

Já budu stručný.

Když jsem byl osloven, tak mám ve zvyku reagovat.

Prosím nebuďme demagogové.

A paní ministryně je toho svědkem, kdykoli jsme se potkali, tak já jsem tento návrh a tuto iniciativu za Prahu i za poslance i za sebe i za ochránce spotřebitele připomínal, připomínal a připomínal.

Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Raise, který se ptá, proč to tady řešíme. Řešíme to proto, protože Praha to bohužel sama řešit nemůže.

A nemůže. To se dá řešit jenom zákonem. A z toho důvodu je to tady ve Sněmovně.

A nemyslím si, že by ti poctiví nějak výrazným způsobem trpěli. Nyní pan poslanec Bohuslav Svoboda s faktickou poznámkou.